Také děkuji. A prosím paní poslankyni Pekarovou, která již je přítomna. Děkuji, pane předsedající.

A samozřejmě v rámci pozměňovacích návrhů najdete také důvodové zprávy. Děkuji. A nyní znovu pan poslanec Holomčík. Děkuji za slovo. Omlouvám se za předchozí nepřipravenost.

Ano, děkuji. Byly odůvodněny v obecné rozpravě. Pokud se nikdo další nehlásí, končím i podrobnou rozpravu. Opět se ptám, jestli je zájem ze strany navrhovatele nebo zpravodaje o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. A nyní se hlásí pan poslanec Benda.

Proto navrhuji všechny následující body této schůze vypustit a schůzi dnes ukončit. A budeme doufat, že se sejdeme až v září, ač to není zcela jisté. Pokud by s ním někdo neměl shodu, tak to budeme řešit.

Čili návrh postupu je takový, že nejdříve budeme hlasovat jednotlivě o vyřazení bodů z bloku zákonů vrácených nebo zamítnutých Senátem a potom o vyřazení dalších neprojednaných bodů z 33. schůze.

Počkáme, až se nám počet přihlášených ustálí, a pak budeme procedurálně hlasovat. Ještě nám stále přibývají přihlášení. Vypadá to, že je to vše. Opakuji, budeme hlasovat o tom, že vyřadíme z pořadu schůze sněmovní tisk 157 návrh zákona o vnitrozemské plavbě.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, sněmovní tisk jsme vyřadili. Zahajuji hlasování číslo 125. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 126 je přihlášeno 131 poslanců a poslankyň, pro 106, proti 4. Návrh byl přijat. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti? V hlasování číslo 127 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 108, proti 4. Dále je to sněmovní tisk 73 návrh zákona o soudních tlumočnících návrh na vyřazení z pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti vyřazení?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? V hlasování číslo 129 je přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 113, proti 4. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi vratkami a zamítnutými návrhy v Senátu. Zahajuji hlasování číslo 131. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji všem za účast. Uvidíme se snad až po prázdninách.